Podle mě jasně výsledky ukazují, že to tak nefunguje.

Myslím, že čeští zemědělci mají pravdu, když dlouhodobě říkají, že od vstupu roku 2004 nemají stejné podmínky jako jejich kolegové ale také jejich konkurenti, je třeba říct ve starých členských zemích. Ale to neřešíme.

Budeme se snažit přesvědčit většinu, nebo alespoň 81 poslanců, v Poslanecké sněmovně, aby Česká republika tuto smlouvu neratifikovala. Současně říkám, že pokud vláda myslí vážně to, že hlava III je pro ni inspirující, že je to dobře, a přijde s vlastním návrhem finanční ústavy, dluhové brzdy, jedno, jak tomu budeme říkat, nemusíme se přít, který název je lepší a který je horší, jsme připraveni debatovat opravdu korektně o parametrech takových brzd. O parametrech nějakých regulačních mechanismů a podobně.

To, že to chce většina, přece není argument. To prostě není pravda! My jsme hájili zájmy České republiky a vláda Velké Británie měla stejný názor v této oblasti. Sami dobře víte, že v mnoha otázkách, které se jednají na Evropské radě, se vytvářejí různé hlasovací koalice. Je to naprosto přirozené, je to naprosto logické. Ve věcech, o kterých se shodneme, že jsou věcí českého národního zájmu, vláda naši podporu mít bude. V této věci ratifikace fiskálního kompaktu naši podporu nemá a mít nebude. Děkuji panu předsedovi poslaneckého klubu ODS. Další s přednostním právem pan předseda poslaneckého klubu Úsvitu přímé demokracie Radim Fiala. Prosím, pane předsedo, máte slovo. Děkuji vám, vážený pane předsedající. Vážená vládo, kolegyně, kolegové, dovolte mi, abych se také vyjádřil za hnutí Úsvit k fiskálnímu paktu, který zde nyní projednáváme. Zajištění vyrovnaného rozpočtu, které je nám diktováno z Bruselu, je záminkou k tomu, abychom podle našeho názoru ztratili zásadní pilíř naší státní suverenity, a to je právo sami hospodařit se svými penězi. Ono to na první pohled vypadá velmi nejasně, ale na druhou stranu musíme říct, že neznáme přesnou metodiku, podle které se budou parametry fiskálního paktu v Evropě vypočítávat. Jednoduše předáváme do Bruselu pravomoci pro Českou republiku zcela zásadní a pro nás je nepřijatelné, že se tak děje bez veřejné diskuse a bez referenda. Dnešní vláda bohužel dokončuje to, co paradoxně začala tzv. pravicová vláda kolegů Kalouska a Nečase. Toto panáčkování však přitom postrádá elementární logiku. Proč, když tento podle našeho názoru politický nikoliv ekonomický projekt, u něhož ještě není jisté, jestli vůbec vydrží? Jestli bude za několik let existovat.

Pokud chceme být rozpočtově odpovědní, proč prostě nejsme? Proč na to potřebujeme nějaký dohled z Bruselu, proč potřebujeme, aby nám někdo řekl, že to děláme dobře, nebo že to děláme špatně? Pokud je toto problém, tak doporučuji vládě a panu premiérovi, aby zvážili své vládní angažmá. Jestli potřebují tento dohled z Evropské unie a nejsou schopni sami posoudit, jestli na to mají a jestli jsou schopni ekonomicky Českou republiku posunout někam dál. Proč do Bruselu, který má zcela evidentní ambici převzít moc nad financemi naší země, sami takto posíláme klíčovou rozpočtovou funkci? Jak nás budou posuzovat, když nedodržíme věci a kritéria, parametry, o kterých ještě vůbec nevíme dnes, jaké budou? Jaké budou ty penalizace? Co Brusel řekne? Budeme mít takové daně nebo takové daně? Budeme odvádět tolik peněz? To prostě ještě dneska není jasné. Jak víme, že se toto rozhodnutí v následujících letech neobrátí proti nám? Neslyším od zastánců tohoto projektu žádná pádná vysvětlení. Jenom mantru o rozpočtové odpovědnosti. Tvrdím, že k rozpočtové odpovědnosti Brusel nepotřebujeme. K tomu nám prostě stačí to, abychom zde neschvalovali nezodpovědné rozpočty. To je nejenom naším právem jako poslanců, to je dokonce přímo naší pracovní povinností. Tak pojďme si nejdříve zamést před vlastním prahem a začít pořádně dělat svou práci! Za hnutí Úsvit přímé demokracie říkám zde naprosto jasně, že fiskálkompakt nepodpoříme. Neeviduji žádnou přihlášku s přednostním právem, a proto se dostáváme k řádným přihláškám. Jako první je přihlášen pan poslanec Jiří Dolejš. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající.

Tady při představení onoho materiálu zaznělo něco o osvědčeném evropském řešení.

Takže do jaké míry je evropské řešení osvědčené, těžko dělat závěry.

Abychom se tomu tématu více věnovali na různých úrovních. A to nejenom diskuse mezi námi, ale i diskusi směrem k veřejnosti, a to zdaleka ne jenom proto, že za něco více než týden budou evropské volby a toto téma s evropskými volbami výsostně souvisí. Škoda!